Služební předpis nesmí stanovit povinnosti nad meze zákona.

Pokud předkladatelé tento můj názor nesdílí, tak bych prosil o vysvětlení, proč tam tento paragraf být musí.

Tomu opravdu nerozumím. V § 13 odst. 4 písm. e) je napsáno a to je velmi důležité že generální ředitel, já to trošku parafrázuji, musí ochránit zaměstnance, který učiní nějaké oznámení na svého nadřízeného. Na minulé schůzi jsme řešili odvolání bývalého náměstka ministryně spravedlnosti paní Válkové pana Šterna. Mnozí, zejména koaliční, ale i opoziční, přiznávám, poslanci říkali on si to odvolání zasloužil, protože si dovolil podat oznámení na svou ministryni.

Naopak superúředník bude mít povinnost ze zákona tohoto člověka ochránit. Buď platí to, co jsme mnozí z nás a mnozí z vás demonstrovali na minulé schůzi Sněmovny, nebo platí to, co je v tomto návrhu zákona.

§ 13 odst. 5 říká, že generální ředitel a jím pověření zaměstnanci mohou provádět kontroly na všech služebních úřadech. Všechny? A co vlastně znamená kontrola služebních vztahů?

No, podle tohoto návrhu zákona ano. Sami zvažte, jestli je to rozumné.

Zvažte, zda je to rozumné. Hlavně ty služební vztahy. Tomu rozumíme, co vlastně kontroluje.

Na úřadu vlády je to trošku jinak. Co to znamená projednání s ministrem? Aby to bylo relevantní, tak asi o tom musí existovat písemný záznam.